Můžeme se přít, jestli dlouze vystupujeme, jestli zdržujeme nebo jestli provádíme obstrukce u tohoto zákona. Já chci říct, že využíváme jednacího řádu, a to zejména ustanovení, že pro třetí čtení jsou vyčleněny v zákoně hodiny, a to ve středu a v pátek 9 až 14. Chci říct, že se to dostalo do zákona po dvanácti letech fungování českého parlamentu.

Pokud se podíváte do análů, tak zjistíte, že tehdy existovala velmi těsná vládní většina.

Chci říct, že z tehdejších poslanců ODS pro změnu nehlasoval vůbec nikdo.

Ale to není všechno.

Taky dnešní prezident NKÚ, který velmi často kriticky hovoří ať už o práci exekutivy, nebo Poslanecké sněmovny či Senátu, hlasoval pro. Taky dnešní předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tehdejší poslanec sociální demokracie, hlasoval pro. Proč o tom mluvím?

A dneska slyším znovu úvahy o tom, jak je třeba změnit jednací řád, protože se vládní koalici nedaří prosadit jeden jediný zákon. Možná se vám to povede, možná budete spokojeni.

Ale máte většinu, klidně si to můžete změnit. Nakonec se velmi často obrátí proti těm, kteří to navrhovali. Velmi často to vidíte u volebních zákonů.

Za tu dobu Poslanecká sněmovna schválila celkem 167 zákonů.

Myslím, že slova o tom, že někdo brzdí práci Sněmovny, prostě neodpovídají realitě, když se podíváte na tuto statistiku. Ale opravdu 167 přijatých zákonů, které vyšly ve Sbírce za dva roky, mi nepřipadá vůbec málo. Podle mě to nejsou žádné obstrukce, ale standardní práce opozice, kdy zhruba ve dvou třetinách hlasuje s vládou a zhruba v jedné třetině hlasuje proti vládě. Úplně stejně bych mohl argumentovat obstrukcemi, co se týká poslaneckých návrhů zákonů, zejména opozičních. Jak je to možné? 15, 14, 13 měsíců. My po vás nechceme, abyste hlasovali pro, máte přece svůj politický názor a ten vyjádříte hlasováním, jak říkal pan poslanec Chalupa. Proč jsme u desítek návrhů zákonů, které tady leží rok a půl, nehlasovali ani o případném zamítnutí v prvém čtení nebo propuštění do dalších čtení? Protože je to politický postoj vládní většiny, který respektuji. Takže zase na oplátku respektujte politický postoj opozice, která u jiných návrhů zákonů říká, že je proti a že využije jako vy využíváte práv jednacího řádu a neprojednáváte návrhy zákonů, tak my to uděláme stejně. Tak buď budete přísní na všechny a nebo tolerantní ke všem.